Proto také jak na úrovni odvolacího orgánu, tak i přezkumného orgánu funguje gesční Ministerstvo dopravy a to je v rozporu s těmito směrnicemi. Rozhodnutí soudu je logické a hrozí samozřejmě České republice při neopravení legislativního prostoru národních zákonů České republiky sankce, které jsou nejen jako jednotná sankce za porušování, ale narůstá tam samozřejmě i každodenní penále, které je z toho vyvozeno. Proto jsem vcelku logicky postupoval i jako zpravodaj a vnímal jsem to jako hlavní důvod novely zákona o dráhách a proto jsem byl připraven doporučit Sněmovně přijetí této novely. To, co zde již zaznělo z úst pana kolegy Laudáta, znemožňuje v podstatě projednání podle původního § 90, to znamená přijetí této novely již v prvním čtení. Přesto jako zpravodaj doporučuji respektovat usnesení organizačního výboru přidělit tento tisk hospodářskému výboru a nebudu mít žádný problém ani s případným zkrácením lhůt. Poslanecké sněmovně doporučuji novelu tohoto zákona přijmout jako takovou. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, nepůjdu přímo k zákonu, ale musím zareagovat na vystoupení pana kolegy Laudáta a chci si ověřit jednu skutečnost. Tady už je asi potřetí apelováno na to, aby nebyly zákony navrhovány k přijetí v prvním čtení. A v jiném jednání Sněmovny jsem tady zaslechl, že minulá vláda předkládala zákony v 60 procentech a navrhovala je ke schválení v prvním čtení. Protože pakliže to tak bylo, tak mi to připadá opravdu obskurní. Jenom si chci ověřit informaci.

Nevedl jsem si takové absurdní číslo 60 procent. Vymyšlené číslo. Jenom v minulém volebním období. Můžeme klidně požádat aparát Sněmovny, pokud zadá vedení Sněmovny, aby to spočítalo, ale to číslo je vymyšlené, absurdní. Já jsem tady jako ministr nepředložil jediný návrh zákona v devadesátce a mnozí moji kolegové také ne. Ale jestli chcete, já to klidně odpracuju a zítra vám řeknu číslo, kolik to přesně bylo. Jsou to jasná fakta. Nemusíme se potom přesvědčovat, kdo má, nebo nemá pravdu, ale 60 procent je vyloučeno, aniž bych to dopředu počítal. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Ráno jsem slyšel od pana místopředsedy vlády, že předchozí ministři financí chodili na rozpočtový výbor jednou za rok. Teď tady slyšíme, že 60 procent. Prosím vás, přestaňte vykládat tyto nehoráznosti. Jestli chtěl někdo jít do politiky, taky se možná měl na ten parlament občas podívat a ne jenom číst nějaké plky v nějakých novinách. Absolutně to neodpovídá.

Já si vzpomínám možná na dva tři případy, a možná ani to ne. Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Hájka a připraví se pan poslanec Plzák s faktickou.

A nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče.

Za druhé, šikana.